Samozřejmě i bývalý politik má právo se hlásit do takových úřadů, ale tady je ten odstup velice malý. Pokud nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat o tom, jaký bude způsob volby. Pane předsedo. Jak už jsem řekl, návrh volební komise je, tak jako u ostatních voleb tohoto typu, provést volbu tajnou a jednokolovou, tak jak je připraveno ve Státních aktech, a prosím o hlasování. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Máme v tuhle chvíli přerušeny body 25, 26, 31, 33 k provedení tajné volby.